Ano, byli jsme první nebo jedni z prvních v Evropě. Byl to krok k digitalizaci. A je dobře, že jsme ji tenkrát zavedli, protože my jsme se řídili jednou věcí: daně nezvyšujeme. A to platí pro všechny pro zaměstnance, pro podnikatele, pro živnostníky, myslím si, že to je fér.

A co dnes vlastně vláda říká? Vláda říká: Nám chybí peníze. Proč jsme si tedy nenechali ten příjem z elektronické evidence tržeb, když se drtivá většina svazů, asociací a komor vyjádřila tak, že chce, aby se EET udrželo, když si na to zvykli podnikatelé, když se skutečně vytvořilo to, čemu se říká férové prostředí? Nám ty peníze chybí, tak zvýšíme daně. A komu je zvýšíme?

Něco takového je opravdu naprosto neuvěřitelné.

Děkuji a prosím, aby to bylo zařazeno dnes jako poslední bod.

Nyní tedy řádně přihlášení. Jako první paní poslankyně Andrea Babišová, připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová a další.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, že dneska přednesu svůj bod na doplnění dnešního programu z důvodu, že při včerejších interpelacích chyběl pan ministr Válek, a myslím si, že bod, který navrhuji, trápí pracující občany a samozřejmě má velký vliv i na navrhovaný pozdější odchod do důchodu.

V současné době probíhají na Ministerstvu zdravotnictví práce ke zrušení povinných vstupních pracovnělékařských prohlídek, jejichž účelem je zajistit, aby k výkonu práce nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci.